Ale hlavně, neoprávněně zasáhl do integrity a bezpečnosti informačního systému a vydal prokazatelně bezpečnostní a přihlašovací údaje třetí osobě. Takovéto zásahy prováděl v průběhu přihlašování žáků ke studiu.

Těším se na vaši písemnou odpověď. Děkuji, paní poslankyně. Pan ministr Balaš je omluven, takže vám bude odpovězeno do 30 dnů. Prosím. Děkuji, paní předsedající.

Bude to mít katastrofální vliv. A já se tedy ptám.

Také děkuji. I vám bude, pane poslanče, odpovězeno do 30 dnů. Paní poslankyně, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající.

To není málo, 13 až 21 tisíc! Kam se ztratila vaše hesla proklamující nebo která říkal pan Fiala že v rámci českého předsednictví bude potřeba otevřít otázku energetické politiky tak, aby byla výhodná pro Českou republiku?

To je první důležitá věc. Druhá důležitá záležitost je, že to byla Česká republika a česká pozice, která dojednala 30 % volných emisních povolenek pro naše teplárny. Vyjednali jsme to, že pro spalování odpadu, to znamená, naše Zeva včetně rozšířených Zev, nebudou mít povolenky. Dále jsme vyjednali sociálně klimatický fond tak, aby žádné věci nedopadly na obyvatele s nižšími příjmy. Dále už dnes nám běží velmi úspěšný projekt Nová zelená úsporám, Nová zelená úsporám Light.

Také děkuji. Zeptám se, zda je zájem o doplňující dotaz? Je tomu tak. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo.

V každém případě, vy jste mi asi nerozuměl.

Mě spíš zajímá, co jste udělali pro to, aby ta pozice zůstala alespoň pozicí toho parlamentu. To je moje otázka.

A to mě zajímá. Ano, děkuji. Je zájem od pana ministra.

A my už dnes investujeme do těch projektů proto, aby se nejenom průmysl, doprava, teplárenství, ale i domácnosti připravily do budoucna. Děkuji. Pane poslanče, prosím. Děkuji, paní místopředsedkyně.